Děkuji za slovo.

Kolegové už tady zmiňovali tu nesmírnou nepřehlednost současného stavu. Ani ty svátky, tak jak jsou vybrané, nejsou vybrané nějak srozumitelně. Prostě to byl zase kompromis, který ale nemá žádnou vnitřní logiku, takže je to naprosto matoucí. Druhý aspekt je samozřejmě zlepšení podmínek zaměstnancům. A to zlepšení podmínek zaměstnanců především velkých řetězců. Piráti obecně nemají rádi zákazy. Radši mají měkčí opatření. Například povinné zvýšení mezd ve svátky.

Prosím pokračujte. Děkuji, pane předsedající. Takže místo toho, aby se nám skutečně dařilo vynutit ten záměr, aby svátky a práce v nich byla lépe honorovaná, tak se to často nedaří skrz nějaké kličky. Stejně tak ten záměr, aby ti pracovníci nemuseli do práce, se často nedaří naplnit kvůli tomu, že například zaměstnavatel udělá velkou inventarizaci a další kroky. Takže není vůbec naplněný cíl toho zákona.

Takže si myslím, že Sněmovna by měla ten zákon projednat podrobně, zabývat se především tím problémem přehlednosti pro lidi, vymahatelnosti zlepšených podmínek zaměstnanců, a v případě, že se nám podaří najít nějaký kompromis, který řeší ty problémy, které jsem zmínil, tak bychom to mohli nějak komplexně upravit ideálně tak, aby tam byla shoda zprava i zleva a nezabývali jsme se tím každé dva roky, jako se to děje teď. Děkuji za pozornost. Děkuji. Předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá z dalšího jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů. Nyní bude s faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Bláha. Máte slovo, pane poslanče. Vážení kolegové, kolegyně, já jsem tady už opravdu naposled.

Každý nemá na to, aby byl okamžitě řečník, můžete se tomu smát.

A já se na vás nezlobím, že nejste orientovaní v tomto segmentu. Nezlobím se na vás za to a jsem připraven vám tyto otázky zodpovědět. A co se týče podnákladových cen, je to opravdu jinak.

Díky tomu všichni naši zemědělci, kteří chovají prasata, měsíčně prodělávají miliony. Když v ostatních státech mají národní dotace. Běžte jim to říct, že přišli o miliony.

Děkuji. Následovat budou faktické poznámky pana předsedy Stanjury a pánů poslanců Skopečka a Klause. Pane předsedo, máte slovo. Pět let je vaše hnutí ve vládě.

Já jsem to slyšel. To je cesta do pekel. Možná se vám to líbí. To by tam programově sedělo. Protože odpovídat na celní obchodní bariéru tím, že dám ještě větší celní nebo obchodní bariéru, není v zájmu České republiky. Jsme exportně orientovaná ekonomika a podle toho máme postupovat.

Jako bych to slyšel. To jsou ty debaty o jednotných sociálních dávkách.

Faktická poznámka pana poslance Skopečka. Máte slovo. Já bych mu odpověděl otázkou.

Jak k tomu přijdou ti zaměstnavatelé? Jak mají přesvědčit ty německé spotřebitele, aby nekupovali české škodovky, ale koupili si německé dražší Audi? Vy evidentně ne. Co se týče toho levného masa, tak bych vám doporučil se zaměřit na podstatu toho problému. Máte ministerstva, jste ve vládě, jezdíte na jednání evropských rad. Ten problém tkví v socialistické zemědělské politice Evropské unie, která tvoří nadprodukci, dotuje. Tam jsou ty problémy s nízkými cenami masa. Pokud tohle zrušíme a nastavíme i volný obchod bez dotací, bez regulací, jako je tomu v jiných segmentech ekonomiky, tak přestane být i problém s tím levným dotovaným masem. Následuje faktická poznámka pana poslance Klause. Prosím, pane poslanče, máte slovo.